Všem je jasné, o čem budeme hlasovat. Tedy zahajuji hlasování vrácení do druhého čtení. Kdo je pro?

Návrh byl přijat a vrátili jsme se do druhého čtení.

Vrátili jsme se do druhého čtení, to znamená, že musíme znovu hlasovat o tom, jestli povedeme obecnou rozpravu. Já jsem tedy zahájil druhé čtení a hlasováním nyní rozhodneme, zda ve druhém čtení povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

Takže děkuji za podporu. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Zahajuji třetí čtení a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Vážené kolegyně a kolegové, všichni jsme si mysleli, že to bude složité, nakonec to bude velice jednoduché. Máme zde jeden pozměňovací návrh podaný paní poslankyní Pekarovou Adamovou, takže hlasovací procedura by byla následující. Za prvé návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Nebyly.

Tak a pak hlasování o zákonu jako celku. Ano, děkuji. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru, tak jak byla navržena? Kdo je proti?

Nyní bychom, protože nebyly načteny legislativně technické úpravy, hlasovali o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové. Stanovisko, paní ministryně. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A protože jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy, měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku.